Stanovisko?

Hlasování pořadové číslo 250.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 252.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 253. Přihlášeno 183 poslanců, pro 80, proti 82. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 254. Přihlášeno 183 poslanců, pro 80, proti 87. Stanovisko?

Hlasování pořadové číslo 255. Stanovisko?

Hlasování pořadové číslo 256. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 261. Přihlášeno 183 poslanců, pro 80, proti 84. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 262.

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 265. Přihlášeno 183 poslanců, pro 79, proti 83. Stanovisko?

Hlasování pořadové číslo 266.

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 268.

Hlasování pořadové číslo 269.